Pan ministr financí správně říkal, že tam, kde vzniká nárok na odpočet, tam vznikají karusely. O tom zase není sporu.

A ta čísla jsou zajímavá. Každým dalším projednáváním ta čísla rostou 30 mld. kontrolní hlášení a EET.

Nemáte! Takže kde je těch 30 mld.? Ale my se ptáme, proč k tomu musíte obtěžovat statisíce drobných podnikatelů, kteří určitě jak se říká v češtině drtivá a pan ministr říká drvivá drvivá většina podnikatelů v žádných karuselech nejde a plní své daňové povinnosti. A ty my tady hájíme! Ne ty podvodníky. Kritizovali jsme likvidační výši pokut. Takže zase máme pravdu. A když to odložíme o rok, tak máme čas to změnit, protože ti, kteří dostanou pokutu už příští měsíc nebo v únoru, březnu, dubnu, těm změna legislativy někdy v polovině příštího roku stačit nebude. A mně to připadá spíš jako sabotáž nebo úsměvná... My jsme informovali podnikatele o změně kontrolního hlášení, což považujeme za velký, důležitější projekt.

A jako důkaz toho, že byli informováni podnikatelé, říká, my jsme jim odeslali SMS.

Z pohledu vládních politiků nemá, co dělat, tak si brouzdá po internetu: Podívám se, jestli není nová zpráva na portálu daňové správy. Je! Výborně! To je pohled těch z velkých firem, kteří mají silná ekonomická oddělení, silná právní oddělení, ale kde je pohled těch, kterých je mnohem víc? Těch malých, ale i středních, těch, kteří nepůjdou nikdy za nějakou daňovou úlevou do jiné země.

Já jsem pro, my jsme pro, tak zkusme začít tam, kde to pokřivení je evidentní. Máme stovky národních dotačních titulů, ročně z toho odcházejí desítky miliard, neli stovky miliard. Máme desítky a stovky případů daňových úlev vybraných subjektů a ročně to jsou zase řádově miliardy. To je pokřivení podnikatelského prostředí, to je nerovnost podnikatelského prostředí. Ale to by bylo možná kouzlo nechtěného, jak říkal pan ministr, proti jsou ti, kteří jsou závislí na výdajích státního rozpočtu. Logicky!

Děkuji. Za prvé, skutečně se mě dotýká, když tady je operováno termínem, kdy vládla tzv. Fischerova vláda. Jsem velmi hrdý na to, že jsem byl jeden z mála v tehdejší Sněmovně, kdo nepodpořil tuto vládu.

Takže to za prvé.

My jsme nabízeli a nabízíme jednotné inkasní místo. To se netýká jenom podnikatelů, to se týká samozřejmě fyzických osob, každého jednoho daňového poplatníka. Vy místo toho nabízíte elektronické pokladny, nabízíte kontrolní hlášení, nabízíte databáze, registry občanů, registry přestupků. A já nevím, jestli si uvědomujete, že vy budujete, tlačíte společnost zpátky do socialismu. Skutečně já jsem velmi skeptický k tomu, že vyberete. Problém je, že ověřit dneska férová data z Ministerstva financí bude asi problém. Takže to možná udělají nějací nástupci, že skutečně objektivně nezastřeně vyhodnotí, jak tato opatření budou fungovat. Zatím Ministerstvu financí, ale i dalším rezortům, které jsou v gesci ministrů za ANO, nefunguje prakticky vůbec nic, běží setrvačností. Zaděláno na ně už je, ať už je to čerpání evropských fondů, ať jsou to některé věci z rezortu dopravy a zejména životního prostředí. Tam ta babrácká politika pana ministra Brabce nás může přijít hodně draho, pokud se nestane v Bruselu zázrak. Takže já jsem jenom chtěl postavit takhle proti sobě ty věci. A vyzývám všechny občany a všechny podnikatele, kdykoliv půjdete na sociální, kdykoliv půjdete na zdravotní pojišťovnu, na sociálku, kdykoliv půjdete na finanční úřad, tak vždycky si vzpomeňte, kdo vás tímto způsobem tam více a více posílá.

To je vaše politika.

Chcete je dostat pod kontrolu, chcete z nich udělat zaměstnance svých holdingů, svých firem. To je vaše politika.

Já přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počet přítomných se ustálil, a budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně předložen. Zahajuji hlasování o pořadu schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.